Pokud jde o zákaz skládkování určených odpadů, tak v České republice stále existuje vysoká míra skládkování komunálního a jemu podobného odpadu, podstatně vyšší než v západních zemích a dlouhodobě nedochází k poklesu skládkování pod hranici 55 až 57 %. Proto se navrhuje vytvořit systém motivující původce odpadu k využívání šetrnějších způsobů nakládání s odpady, přičemž na základě dosavadních zkušeností může do budoucna přinést významný efekt pouze zákaz skládkování recyklovatelných a využitelných odpadů. Podle zkušeností sousedních států, například Německa, které zákaz skládkování jasně deklarovaly v případě Německa už v roce 2009 , to vedlo k vybudování funkčních a ekonomicky přijatelných způsobů nakládání s odpady, zejména komunálními, a to při respektování hierarchie pro nakládání s odpady tak, jak je definováno směrnicí o odpadech. Jsem přesvědčen, že kolega Okleštěk pak v diskusi ještě něco řekne k tomu pozměňovacímu návrhu, takže teď tím nechci zdržovat a předpokládám, že se k těmto návrhům rozvine široká diskuse.

Já bych chtěl říci, že Ministerstvo životního prostředí pracuje pouze v žoldu životního prostředí a jeho ochrany.

Myslím, že zakopávat odpady na zahrádce by nikdo z nás nedělal. V případě skládek to děláme běžně a už se nad tím ani nezamýšlíme. Když se díváme a porovnáváme situaci s opravdu vyspělými zeměmi, tak máme výrazné rezervy v těchto oblastech. A já si myslím, že bez ohledu na to, jestli to Evropská komise po nás chce a v jakém roce, tak bychom měli zvolit rozumný postup.

Takže zatím děkuji za pozornost. Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí. Iniciativně tento návrh projednal také výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro životní prostředí poslanec Josef Nekl. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, vážená paní místopředsedkyně.

Pan ministr velmi podrobně zdůvodnil důvody projednávání tohoto zákona, zejména otázky zpracování a využití elektroodpadů, a samozřejmě také podrobně zdůvodnil i filozofii pozměňovacího návrhu, zejména pana kolegy Oklešťka. Tento návrh zákona projednal 20. května podvýbor výboru životního prostředí pro technickou ochranu přírody, kde se podrobně zabýval oběma pozměňujícími návrhy, které předložil jak pan kolega Zahradník, tak pan kolega Okleštěk.

V podrobné rozpravě potom ještě načtu ještě sám jeden pozměňovací návrh. Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Ladislav Okleštěk. Prosím, máte slovo. Děkuji. Takže vážená paní předsedající, vážená vládo, milí kolegové, jako člen výboru pro životní prostředí a člen výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jsem samozřejmě byl jako předkladatel také tohoto návrhu povinen si svůj návrh nějakým způsobem zdůvodnit.

Jelikož jako starosta 20 let se odpady zabývám, cítil jsem potřebu, abych s tímto návrhem seznámil také kolegy starosty, kteří v tomto výboru sedí, a myslím si, že tato problematika se veřejné správy a rozvoje regionálního týká, tak jsem tento návrh předložil. Výbor pro veřejnou správu návrh projednal a navrhl usnesení. Obhajovat svůj návrh tady doufám, že není až tak moc nutné, nicméně řeknu vám asi tak zhruba princip. Myslím si, že ukládání odpadu do země není to pravé ořechové, co potřebuje náš stát, takže separace je přesně to, o co tady všichni usilujeme, byla nastolena nějakým způsobem, ale nemáme na to vydanou směrnici. Směrnici je možné vydat jedině tehdy, když bude projednán a bude schválen návrh neboli jeho novela, novela zákona. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 10. schůzi po odůvodnění Ing. Bereniky Peštové, náměstkyně ministra životního prostředí, po zpravodajské zprávě poslance Ladislava Oklešťka a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 172 projednat a schválit ve znění přijatého pozměňovacího návrhu. Děkuji.

Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Předně bych na začátek chtěl říct, že pan ministr si ve své řeči značně odporuje. On hned na začátku říkal, že je to novela o elektroodpadu, na kterou ale bohužel je napasováno, řekl bych, kde co. Kde co jako zásadní rozhodnutí o tom, jak bude vypadat třídění či netřídění odpadu v České republice, jak bude vypadat skládkování či spalování odpadu v budoucnu, a také jsou na to napasovány jisté poplatky, které s tím velmi úzce souvisí. Já nevím, jestli si, milí kolegové a kolegyně, zejména kolegové na levici, uvědomujete, co by přijetí tohoto návrh sociálně znamenalo.